A to, co tady pronášel pan Okamura, to byly neskutečně zavádějící hospodské řeči.

A samozřejmě je tady od toho vláda a ministři, vyjádřil přesvědčení pan poslanec Hájek, aby přijali jasné řešení, aby se to do budoucnosti neopakovalo, a s tím seznámili naši Sněmovnu a my o tom opatření rozhodli ano ne. Pan poslanec Hájek řekl, že je strašně rád, a asi opravdu byl, protože to ještě jednou zopakoval, strašně rád, že 14. listopadu, kdy zahynuli mí tři kolegové na mé domovské šachtě Dolu Karviná, kdy zahynuli tři horníci, nešli poslanci Úsvitu řešit a pomáhat nalézt východisko z této nehody.

Požádal, pak to zdůraznil, řekl, že prosí pana ministra, že se ho nechce na nic ptát, ale kdyby pan ministr využil všech svých možností a techniky na to, aby se to místo stalo ne místem činu, aby všechno policie udělala pro to a pan poslanec řekl, že věří, že to udělá, tak aby to místo nebylo místem činu, aby bylo klasickým místem, kam mohou přijít tady toho ministra pyrotechnici. Vše to v rychlosti prohlídnou a ti pánové tady ať můžou svým lidem říct, že už je to v klidu a že už se nebudou muset stěhovat. Pan poslanec Fiedler nás ujistil, že se bude snažit být stručný, a vyjádřil přesvědčení, že debata se zbytečně protahuje. Protože předpokládal, že vláda předloží nějaký následný materiál, tak chtěl doplnit otázku paní kolegyně Jany Lorencové. Paní poslankyně Lorencová se ptala na to, zda sklady v okamžiku předání byly opravdu prázdné.

Jestli ty ostatní sklady, kterých se netýkaly nájemní smlouvy těchto firem, byly taky prázdné, nebo v nich byla nějaká munice. Nesouhlasil s tím, co říkal kolega Koskuba. Tvrdil, že to vidí stále ve dvou rovinách. To, co řeší vláda, a složky ať mohou pokračovat. Ale pan poslanec Fiedler byl v tu chvíli přesvědčen o tom, že příčiny, které vedly k tomuto stavu, které sahají do doby, která je mnohem déle před tím, ne tohoto roku, ne ta aktuální, tak se domníval, že bychom na ty otázky mohli najít odpověď už hned.

O konkrétní výstup minimálně za resort obrany, ale i za vládu jako takovou se pokusil pan ministr Stropnický a začal odpovídat na ty dotazy, které byly systémově kladeny. Smlouvy má policie, protože ta je teď nejvíc potřebuje k posuzování na vyšetřování. Tím vysvětlil, proč se tím nemůže zabývat armáda i Ministerstvo obrany. Co se týče povinností. Povinnosti byly, jak řekl, rozděleny. Co se týče Vojenského technického ústavu, tak ten měl zabezpečovat věci jako elektroinstalace, hromosvody a údržba té ochrany, tzn. oplocení. Tady je potřeba zdůraznit jednu věc, která se také neustále v médiích zaměňuje, a potom to vytváří řetěz nedorozumění.

Tam je ta podstata zabezpečení, plot, čidla, kamery a tak dále, a uvnitř objektu už jsou jednotlivé budovy bez nějakého dalšího oplocení.

Vojenský technický ústav má povinnost kontrolovat oplocení. Skutečně máme revizi, ujistil nás pan ministr obrany. Tvrdil, že nemůže posuzovat, jestli revize proběhla regulérně, nebo neregulérně.

Nechci to bagatelizovat, říkal pan ministr obrany, ale různých zaručených informací je strašná spousta a jako vždycky, když vypukne malér, tak se samozřejmě ukazuje na toho...

Co se týče pojistek, munici ze všech dohledatelných zdrojů, co jsme teď zjišťovali, u nás nelze pojistit.

Tolik ke smlouvám. Říkám znovu, má je policie. Všechny oprávněné nároky budou samozřejmě realizovány, proto je tam také i ten styčný důstojník v hodnosti generála a samozřejmě jakési administrativní zázemí. Co se týče firem, tak to záleží na vyšetřování, protože těch verzí je mnoho.

Znovuzprovoznění Květné. Částka, vím, řekl pan ministr Stropnický, že někde zazněla, až 100 mil. korun.